A ještě jedna věc, kterou bych vám chtěl říct. Víte... Dobře. Díváte se na fotbal. Je to pro vás přednější než jednání Poslanecké sněmovny.

Děkuji i za dodržení času. A nyní mám dvě faktické poznámky. Vyzývám paní poslankyni Helenu Langšádlovou a připraví se pan poslanec Kováčik.

Paní poslankyně Langšádlová a nyní tedy pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty. A je to nyní v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Byl jsem vyzván ke svědectví, dovolte mi tedy, abych jej poskytl velmi krátce, byť se divím, že zrovna z této strany přichází žádost ke komunistům. Je zcela úplně určitě jedno, kdo se mnou vedl ten telefonický rozhovor o oné vládní konstrukci, protože předseda Vojtěch Filip byl zrovna někde v zahraničí a já jako tehdy předseda poslaneckého klubu ne dlouho sloužící jsem byl osloven onou vznikající myšlenkou, jedním z aktérů zcela určitě, takže to, co tady pan premiér ukazoval jako novinovou zprávu nebo článek, tak svědčím, že skutečně tak to proběhlo. Noviny by přece ani tehdá nelhaly, že. Děkuji. A nyní se tedy opět vrátíme standardně do obecné rozpravy, takže já požádám o vystoupení pana poslance Čižinského. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Tak děkuji. Pane poslanče, máte slovo.

Já se to pokusím trošku zkrátit. Tak normálně.

Není totiž tak důležitá ta forma spolupráce či tolerance.

Tolerance menšinové vlády silně evokuje období opoziční smlouvy. Vím, že toto odstavování demokracie některým vyhovovalo a vůbec je netrápí, že výsledky této politické nemravnosti neseme a pociťujeme dodnes. Politik má hledat řešení, která jsou dobrá pro tuto zemi a její občany, ne ta, která se mu hodí nebo jsou jednodušší. Do personálního složení vlády se nebudu podrobněji pouštět.

Pokud to tak půjde dál, obávám se, že příští vláda přijde třeba jenom s polovinou ministrů, kteří ale budou muset dočasně řídit dva resorty každý, poněvadž jejich nominované kolegy pan prezident neuzná za vhodné. Stejně jako moji kolegové jsem připraven ke konstruktivní opoziční práci. Jako poslanci je mi nejbližší oblast vzdělávání, školství, vědy a výzkumu. Jsem rád, že vzdělávání je označeno ve vládním programovém prohlášení jako priorita. Zároveň se ale obávám, že za prioritu je označeno již tolik věcí, že bude vlastně rébus, co tou prioritou skutečně je. Je mi jen záhadou, pokud sliby myslíme vážně, proč jsme jejich realizaci nenastartovali již při schvalování současného státního rozpočtu. Ta možnost tady totiž byla. Kapitolu školství a vzdělávání v programovém prohlášení považuji za poměrně zdařilý kompilát z mnoha programů politických stran. Já bych tedy požádal o klid Poslaneckou sněmovnu. Prosím, pane poslanče... Prosím, pane poslanče. Jsem rád, že se tam rozhodně neztrácejí ani lidovecké priority, např. revize inkluze. Jsem však zvědav, jak bude vypadat tato revize v podání dvou stran s hodně odlišným přístupem k této záležitosti. Hlásím se k podpoře i dalších bodů, které jsme měli ve volebním programu, k podpoře talentované mládeže, k posílení postavení ředitele školy, snížení byrokratické zátěže učitelů či zdůraznění praktického vzdělávání... Já bych vás skutečně ještě jednou požádal o klid. Tak, pane poslanče, snad už to bude v pořádku. Děkuji.